144.

Poslanecké sněmovny

Poprosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji vám, vážené kolegyně a kolegové, hezké páteční ráno.

Moc děkuji, pane předsedající, za to utišení. Kolegové mají usnesení na stole, ale poprosím o dvě minuty trpělivosti.

Děkuji. Přijali jsme 5. prosince usnesení č. 95 a já ho rychle tedy pro stenozáznam přečtu. Takže nejdříve rezignace. Ještě povím, že všechny rezignace a nominace jsou v rámci onoho pomyslného kvora, které jednotlivé kluby mají v daných orgánech, takže není tam ani jeden konfliktní návrh. Vždy tedy strany nebo kluby vyměňují mezi svými členy. Ze stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO za ANO rezignace Josefa Bělici z pozice člena a Roberta Králíčka z pozice náhradníka.

Výbor pro životní prostředí Roman Sklenák, sociální demokracie. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jan Chvojka, sociální demokracie. To byly rezignace z jednotlivých orgánů. A nyní nominace. Návrhy na obsazení, jak už jsem řekl, jsou spárované proti těm před chvílí uvedeným rezignacím. Výbor pro sociální politiku Marie Pěnčíková, KSČM. Výbor pro životní prostředí Marie Pěnčíková, KSČM, a Jan Chvojka, sociální demokracie. Stálá komise pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob atd. pan poslanec Jiří Valenta za KSČM. Do stálé delegace Parlamentu shromáždění NATO hnutí ANO, tam se kolegové de facto prostřídali, navrhuje na pozici člena pana poslance Roberta Králíčka za hnutí ANO a jako náhradníka pana poslance Josefa Bělicu za hnutí ANO. Stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS Petr Venhoda, hnutí ANO. Mandátový a imunitní výbor také Petr Venhoda, hnutí ANO. A poslední nominace je do stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy a tam pro záznam na pozici člena nominuje sociální demokracie pana poslance Petra Dolínka. U této volby standardně hlasujeme aklamací, veřejným hlasováním, takže i my jako volební komise navrhujeme nyní provést aklamací hlasování a prosím, pokud budete souhlasit, nejdříve jedním hlasováním rezignace a poté druhým hlasováním nominace. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu. Já vám děkuji. Ještě jednou poprosím o klid, už začal jednací den, pro ty, kteří to ještě nezaregistrovali. Nikoho nevidím, rozpravu končím a dále bychom tedy postupovali podle pokynů předsedy volební komise. Já to mám jednodušší v tomto bodě. Tak prosím, pane předsedo, proveďte nás hlasováním. Takže děkuji. Pokud tedy Poslanecká sněmovny souhlasí, prosím první hlasování o navržených rezignacích z orgánů Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti?

Prosím, pane předsedo.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nominace byly schváleny. Děkuji vám, pane předsedo.